Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, požádám vás, abyste zaujali svá místa v jednacím sále, abyste případně přivolali své kolegyně a kolegy z předsálí, protože v souladu s jednacím řádem dám hlasovat o návrhu pořadu 61. schůze. Požádám vás, abyste se posadili. Takže já vás požádám, abyste zaujali svá místa.

Ještě patrně dojde k doplnění počtu přítomných poslankyň a poslanců...